Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 40 %. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 56. Přihlášeno 157 poslanců, pro 70, proti 62. Návrh nebyl přijat.

Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 57. Přihlášeno 157 poslanců, pro 70, proti 66. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 77. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko, paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 59. Přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 72. Návrh nebyl přijat.

Tady bych také řekl stanovisko. Prosím paní ministryni. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 60. Přihlášeno 157 poslanců, pro 66, proti 77. Návrh nebyl přijat.

Byl projednán rozpočtovým výborem a stanovisko nedoporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 61. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko, paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 62. Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 75. Návrh nebyl přijat. Jsme za čtrnácté.

Prosím stanovisko paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Námitka proti hlasování. Prohlašuji hlasování za neplatné. Prosím o vyjasnění. Pane zpravodaji, prosím, umožněte panu poslanci.

Prosím o vyjasnění, protože pokud se nemýlím, tak přesně toto bylo F2.